Poprosím pana ministra vnitra Milana Chovance, aby nám předložený návrh uvedl. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych na základě pověření vlády uvedl vládní návrh novely zákona o azylu, zákona o pobytu cizinců na území ČR, zákona o dočasné ochraně cizinců a další související zákony.

Cílem této novely je dobudovat společná pravidla EU pro udělování mezinárodní ochrany a zabránit zneužívání tohoto systému. Z tohoto důvodu jsou například navrhována tato opatření: Nová úprava nakládání s opakovanými žádostmi o udělení mezinárodní ochrany. Tato úprava zabrání zneužívání řízení o mezinárodní ochraně za účelem bezdůvodného prodlužování pobytů cizinců na území ČR. Další věc, která je nově zaváděna, je posouzení zvláštních potřeb u zranitelných žadatelů. Vládním návrhem zákona se má dosáhnout stavu splnění povinnosti transpozice a dobudování společného evropského azylového systému, který určuje minimální standardy pro řízení a mezinárodní ochraně v jednotlivých členských státech EU. Samotné řízení však nadále zůstává v kompetenci jednotlivých států.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu ministrovi vnitra a prosím nyní zpravodaje pro první čtení pana poslance Josefa Zahradníčka, aby nám představil tento zákon. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Je tedy v první řadě návrhem transpozičním, přičemž, jak jsem z návrhu pochopil, lhůta končí v červenci tohoto roku. Tomu je také přizpůsoben návrh na nabytí účinnosti tohoto zákona s velmi krátkou lhůtou na projednání. Návrh odůvodnil pan ministr vnitra a nemyslím, že je zapotřebí, abych teď fakta v prvním čtení opakoval. Jenom dodám, že jde o poměrně rozsáhlý a právně i věcně velmi složitý návrh. Je třeba si také uvědomit, že spis čítá více jak 270 stran. Zákon má samozřejmě vedle právního významu velmi silný také politický podtext, který je dán současnou situací na jihu Itálie, na Balkáně a na dalších místech v Evropě.

Očekávám velmi podrobné projednávání ve výborech a především ve výboru pro bezpečnost, který by měl být garančním výborem, a s výsledkem, pokud budu pokračovat v pozici zpravodaje, vás budu postupně seznamovat. Seznamovat samozřejmě ve druhém čtení tohoto zákona. Děkuji vám za pozornost. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Já bych na úvod řekla, že projednávání návrhu azylového zákona jsem bedlivě sledovala již při jeho projednávání na vládě, a to zejména kvůli naprosto absurdním a proti zájmům naší země jdoucím požadavkům veřejné ochránkyně práv paní Šabatové, ministra pro lidská práva pana Dienstbiera i ostatně Nejvyššího správního soudu. Jsem velmi ráda, že vláda se k těmto návrhům nakonec postavila racionálně, děkuji panu ministrovi Chovancovi za to, že to ustál, a že se k němu tedy postavila nejen racionálně, ale i v souladu se standardy azylové politiky, které jsou běžné ve všech demokratických zemích. Nemám tedy problém podpořit návrh zákona v prvním čtení, ale jen pro vaše připomenutí uvedu dva z návrhů, které v rámci připomínkového řízení padly ze strany ombudsmanky a dalších pseudovykladačů základních lidských práv a svobod.

Nejen že tento návrh popírá právo státu na to znát identitu osob, které se nacházejí na jeho území, ale jde ještě mnohem dál a navrhuje, aby byl umožněn pobyt také osobám, které mají padělaný pas či se prokazují pasem někoho jiného, tedy těm, kdo se prokazatelně pokoušejí o podvodné jednání. Opravdu bychom měli udělovat mezinárodní ochranu takovým osobám, které se již při žádosti o její udělení snaží obcházet systém a čekají, že si toho nikdo nevšimne?